Děkuji panu poslanci Bendovi. To byl zatím poslední, kdo se přihlásil do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl zmínit trošku jiný aspekt a úhel pohledu na celou tu věc, nejenom ty potenciální vztahy oněch čínských ekonomických subjektů na nějaké služby a podobně, to je důležité. Ale já jsem tu návštěvu vnímal také z hlediska naší vnitřní politiky. Už tady bylo řečeno, že ty investice, které jsou domluveny, jsou ve skutečnosti akvizicemi, že se týkají majetkových změn v impériích nejrůznějších finančních skupin. A já jsem tu návštěvu vnímal primárně jako posílení vztahu prezidenta republiky k těmto důležitým českým finančním skupinám. V tu chvíli jsem si kladl otázku, kdo je tím nejvíc ohrožen do budoucna. Myslel jsem si, že primárně dnešní pan premiér vzhledem k dlouhodobým vztahům.

Děkuji panu poslanci Novotnému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte. Děkuji. Dámy a pánové, je to marné, je to marné, je to marné. Točíme se v kruhu, který je evidentně bludný. Já myslím, že to uzavřeme. Navrhuji usnesení. Sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí předsedy vlády Sobotky na písemnou interpelaci Daniela Korteho, sněmovní tisk 778.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže tady nikdo takový není, rozpravu končím. A nyní se tedy táži pana poslance Daniela Korteho, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Prosím o formální zopakování. Děkuji za upozornění. Navrhuji usnesení: Sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí předsedy vlády Sobotky na písemnou interpelaci Daniela Korteho, sněmovní tisk 778. Děkuji za tento návrh usnesení, o kterém dám hlasovat. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro nesouhlas s interpelací, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 365, přihlášeno je 88 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 57.